Alespoň si to užijeme posledních pár měsíců, co tu budeme společně. A teď je názorně vidět, teď vážně. Vidíte? Je krásně vidět, když na obci jdete do voleb, někdo vás zradí, pobíhá tam. Na kraji jdete do voleb, pak vás někdo zradí, tu myšlenku, nebo se mu nelíbíte, pobíhá někde jinde po klubech. A teď to tady vidíte ve Sněmovně. A kladu vám všem na srdce, kteří tu budete i do budoucna, zamyslet se nad tím, že když člověk opustí ten klub, tu stranu nebo hnutí, za které kandidoval, ať tedy platí to, že vrátí mandát. Anebo, prosím vás, teď to řeknu ošklivě, ale buď se tedy podřídí většině toho klubu, za který kandidoval, ať tady hlavně potom nepobíháme. Ale já si myslím, že když už není spokojený s tou stranou nebo hnutím, ať vrátí mandát, opustí Sněmovnu a ať ta parta funguje, jak je. A tyhle všechny věci zmizí. Ale myslím na úrovni jak komunálního, krajského, tak i toho parlamentního. Nyní pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

My máme kandidáta kolegu Šrámka, ale má přece logiku navrhnout kandidáta na uvolněné místo, nikoliv na místo, které je obsazeno.

Proto navrhujeme tuto výměnu. Ale nemá smysl navrhovat kolegu Šrámka, když to místo je obsazeno a nevíme, jak dopadne hlasování ve Sněmovně. To je první věta technická.

Děkuji.

A vaším prostřednictvím k panu poslanci Schwarzovi. Pokud se nemýlím, vy jste členem ústavněprávního výboru. Bronislave, nechceš si už tu Ústavu konečně přečíst, aby ses dozvěděl, jak je to s tím mandátem?

Děkuji za slovo. Já opravdu ne.

Já jsem se rozhodla podpořit klub TOP 09, který opravdu nemá takové preference jako ANO.

Já řeknu jenom krátce. Tady bylo řečeno, že tato Sněmovna táhne za jeden provaz směrem k Evropě.

A já si myslím, že náš klub nemá stejný názor jako klub TOP 09 na tyto věci. Takže není jedno, kdo tam bude.

Rozcházel se s názory na přijetí migrantů. Byla jediná z našeho klubu, kdo by přijímal migranty neomezeně, atd. Absolutně se rozcházel. Tam možná myšlenkově více souzní. Proto chceme tu výměnu. Děkujeme. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane předsedo. Nejprve přirovnání ze světa sportu.

To jen tak mimochodem. A protože neplní ani jedna strana, že by převzala všechny náklady, tak jsme v takové situaci my ostatní.

Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát také s faktickou poznámkou.

Děkuji. Myslím si, že asi zřejmě nedošlo neptal jsem se předsedy Kučery k jakémukoli jednání o těchto personálních změnách. Samozřejmě máte právo navrhovat cokoli, ale místa v orgánech, funkce a další, to byl výsledek jakéhosi kompromisu, nějakého dohadování se po volbách.

Přitom mi tedy zjevně není jasné, za jaký provaz celé hnutí ANO vlastně táhne, jestli jste vůbec pravicové hnutí, levicové hnutí, každý den říkáte něco jiného. A myslím si, že pan poslanec Babiš by měl nastoupit buď do rozpočtového výboru, aby svého nástupce slyšel, v jak tristním stavu jsou veřejné finance dneska na ranním zasedání rozpočtového výboru to bylo naprosto jednoznačné a bylo to poprvé, kdy jsem v tomto volebním období plně souhlasil s ministrem financí, přiznám se , anebo do hospodářského jako výměnu, aby viděl, kam vede politika této vlády. Tak já konstatuji jako předsedající, že dodržím podmínku, která byla domluvena v úterý, tzn. že provedeme volby. A věřím, že pan kolega Laudát nemyslel vážně návrh na vyřazení tohoto bodu, protože já bych musel nechat hlasovat dvakrát, že vznikly podmínky...

Několikrát tady zaznělo zastupování zájmů této Poslanecké sněmovny v Radě Evropy a vůči Evropě. No, asi byste potom, kolegové, museli vyměnit i některé vaše europoslance, což já vím, že není reálné.

Dobře udělal. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Plzákovi. Vy opravdu nevíte, o čem je práce v Radě Evropy, a nerozumíte problematice Evropské unie vůbec!

A co se týče migrantů, tak jsem nebyla pro přijímání neomezeného počtu migrantů. Nikdy!